To, že budeme mít ve svých hlavních úkolech kontrolovat, zda se u nás nešíří právo šaría, považuji za důležité vyjádření našeho postoje k islámu a jeho náboženským pravidlům. Ten postoj je zřejmý.

Děkuji za pozornost. To byla zatím poslední přihláška do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Pane ministře? Jenom velmi stručně na to poslední vystoupení.

Děkuji panu ministrovi. Můžeme tedy přikročit k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Protože jsem ty, kteří hlasitě hovořili, požádal, aby odešli do předsálí se svými diskusemi, tak zagonguji, abych sem přivolal kolegy poslance a poslankyně, kteří mají zájem o hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 127 pro 38, proti 57. Návrh nebyl přijat.

O totéž požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím proceduru hlasování.

Druhé hlasování je návrh technických úprav podle § 95 přednesených ve třetím čtení, ale takové nebyly předneseny, takže ani toto se nenaplní.

Následně v dalším kroku budeme hlasovat o návrhu E1.

Pokud nebude přijat návrh C1, bude A11 nehlasovatelný.

Děkuji. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak.

To je samozřejmě vaše právo a povinnost, pane zpravodaji, připomenout.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme začít. Jako první budeme hlasovat o návrzích ústavněprávního výboru, o návrzích A1, A2, A3, A8, A9, společně jedním hlasováním. Stanovisko doporučující.

Stanovisko je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko doporučující. Pan ministr? Nesouhlas.

Pardon, pardon. Omlouvám se.

Návrh E1 se týká návrhu poslankyně Markéty Adamové.